Tak prozatím naposledy, navrhuji opět zřízení komise tím většinovým způsobem.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tedy aby komise byla zřízena podle zásady poměrného zastoupení.

Děkuji. My jsme hlasovali o tom, jak ustavíme komise, které kontrolují bezpečnostní aparát této země. Mluvím o těch komisích, které jsou ustanoveny zákonem na počet sedm zejména, a já jsem očekával, že ze strany formující se vlády tady bude ochota umožnit demokratickou kontrolu opozičním stranám. Rozumím tomu, že pokud zákon říká sedm, tak to musí být sedm a nemůže to být devět, nicméně i na počtu sedm je možné najít tu matici, kam se vejde co nejvíce kontrolorů. Já rozumím tomu a rozumím hnutí ANO, proč chce poměrné zastoupení protože nejlepší kontrola je přátelská kontrola.

Nerozumím tomu, jak strana, která se deklaruje jako strana opoziční, se dobrovolně vzdává kontrolní pravomoci v těchto klíčových orgánech. To, kolegové, budete muset vysvětlit svým voličům a věřte, že my se na to budeme ptát. Každopádně závěr toho dnešního večera je ten, že opoziční strany, které možná neuspěly tak, jak si představovaly, tak nemohou být zastoupeny v těchto komisích. Děkuji. Děkuji za slovo. KSČM taky byla ta, která říkala, že je to nespravedlivé, že je jenom sedm ze zákona a že budeme požadovat zvýšení tohoto počtu, aby byli zastoupeni všichni.

A jsem zvědav, jak kolega Hamáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady v únoru, v březnu, až tento návrh zákona projde, bude říkat, když se zvedne ten počet členů třeba na deset, bude zachováno poměrné zastoupení, co bude říkat voličům, ale svým, prosím vás, ne našim, že tam komunisté budou a budou mít to zastoupení. My prostě ctíme to, co tady dlouhodobě říkáme, poměrné zastoupení. Ano, momentálně díky volebnímu výsledku je pro nás nevýhodné, to přiznáváme, ale také činíme všechny zákonné kroky k tomu, aby se to změnilo. A to je správný postup. Možná to bude měsíc, možná to budou dva měsíce, ale my se toho dočkáme, protože takový slib tady zazněl.

Prostě my jako KSČM říkáme a ctíme poměrné zastoupení. Zaznělo zcela zřejmě, že bude jednáno a vláda rozhodne o změně zákona, který určuje striktně sedm, a my prostě s tím počítáme. A jestli to vláda neučiní, jak tady zaznělo, dočasně nebo podobně, že to vláda neučiní, tak potom samozřejmě budeme vládu vyzývat k odpovědnosti vůči kontrolním orgánům. Děkuji. Já to nechci prodlužovat, ale já mám asi trošku jiné vnímání opoziční politiky, jakkoli jsme teď byli vládní poslanci. Já jako opoziční poslanec mám za to, že je potřeba tu kontrolu nastavit a vykonávat od toho nejbližšího možného momentu.